Tedy první materiál, který v pátek budeme na Ministerstvu zdravotnictví diskutovat, schvalovat a pak ho dám vládě k diskusi, je, jak získat povolení pro výkon odborné praxe lékaře na dobu maximálně tří měsíců, takzvaná krátkodobá stáž.

Takto mám nachystané čtyři materiály, které se týkají selektivně zubařů, praktických lékařů, zdravotníkůnelékařů v různých kategoriích.

Já pevně věřím, že nebude nutné přijmout legislativu, ale že vymyslíme řešení, které umožní, jak jsem řekl, po dobu tří měsíců a následně potom po dobu toho roku jakýmsi způsobem částečně uznávat tu kvalifikaci tak, aby za přesně definovaných podmínek tady mohli pracovat.

Součástí obnovy země bude bezesporu znamenat podpora a teď jako ministr zdravotnictví to takto musím říct jejich zdravotníků, ale i další péče o jejich pacienty ve spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Tedy já budu velmi rád, když bude řekněme na zdravotním výboru čas, abychom se tomuto intenzivně věnovali. Jsem připraven, pokud zdravotní výbor připraví takový seminář, abychom prodiskutovali napříč politickým spektrem ty další kroky, ale můžu na sto procent, na sto procent ubezpečit českou veřejnost a vás, kolegyně a kolegové, že v žádném případě, v žádném případě nebude nějakým způsobem ohrožena kvalitní, špičková péče v České republice, kterou naši zdravotníci poskytují našim občanům.

Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan ministr Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dejme tomu, že můžu začít u úschovy u advokáta nebo notářů.

Pamatujeme si reakci Ruské federace na toto odhalení?

Teď nemluvím o jejich vlastních penězích, mluvíme o penězích klientů. Zákon myslí na okamžik, kdy nějaká banka zkrachuje.

Je to § 41 zákona o bankách pro ty, kteří mi nevěří, že to tak je. Ale muselo být splněno několik podmínek a my zatím nevíme, jestli byly vždy splněny.

Nejsem schopen říct, zda to všichni splnili, nebo ne.

Postupujeme podle zákona.